O které diskutovali členové výboru pro veřejnou správu, že podle toho zákona a je to správně české firmy musí ozřejmit své vlastníky. U zahraničních to neplatí. To jsou hlavní výhrady, proč nebudeme hlasovat pro. Ale minulý týden jsme tady vedli debatu o návrhu pana kolegy Plíška a slyšeli jsme silná slova z úst paní ministryně, že by hrozilo a takřka jistě by přišlo vyšetřování Evropské komise a hrozily by sankce a nevím co všechno.

Ale myslím, že předkladatel měl srovnat mezinárodně, jak to platí jinde, a ne nás tady děsit.